Tak, nyní jedna faktická, takže pan poslanec František Vácha a připraví se paní poslankyně Kateřina Valachová potom v obecné rozpravě. Nyní tedy dáme prostor na faktickou poznámku. Ten zákon mluví o druhém stupni na základním školství. A druhá věc, k panu kolegovi Staňkovi, koeficient ekonomické náročnosti. Koeficienty ekonomické náročnosti, prostřednictvím pana předsedajícího, byly zrušeny v roce 2015.

A je v kompetenci vysoké školy, kolik které fakultě dá.

Dobře, děkuji vám, pane předsedající.

Stejně tak poučeně víme, že většina vysokých škol podle něho dále jede. Myslím ty principy. Nikdo nemá odvahu změnit zkrátka ty zásadní principy KEN z roku 2015.

A to je možná takové typické pro celé naše školství a vzdělávací systém.

No, já se domnívám, že ten vládní návrh tuhle situaci neřeší.

To je všechno pravda. Stejně tak je pravda, že nemáme podporu začínajících učitelů.

Ale tohle je velmi správný krok.

Také jsme masivně zvýšili počet škol takzvaně fakultních, a mohla bych tady být do rána, co jsme všechno pro podporu učitelské profese udělali a měli bychom udělat.

A co se týká tohoto, tak já bych před tím hodně varovala a spíše bych navrhovala hledat ve školském výboru řešení toho, vaším prostřednictvím, co naznačovala paní poslankyně Černochová.

A naopak ten kolega, kolegyně, který doposavad zajišťoval výuku, a já nepochybuji, že v řadě případů kvalitně, byl propuštěn. Toto musíme vyřešit. Skutečně ten paragraf možná není tak myšlen, ale mohl by mít tyto nezamýšlené důsledky. Děkuji vám za pozornost. Tak prosím, máte slovo.

Je racionální.

To se na mě nezlobte. To je skutečně jako paradoxní.

Nechci být kontroverzní.

Nyní přečtu omluvy.

Nikoho dalšího nevidím, takže já končím obecnou rozpravu. Pan ministr, pan zpravodaj?